normy založené na věcných podkladech, na datech, faktech a odůvodněních toho, proč byl ten či onen zájem upřednostněn, a věřím, že v takovém prostředí by se potom mnohem lépe dařilo i podporovat co nejkvalitnější práci řadových referentů, lidí pracujících na prvních stupních toho systému, což by ve finále ušetřilo obrovské peníze potom výše při odvoláních, při žádostech o přezkum na krajských úřadech a na ministerstvu.

Ta kvalitní práce lidí, její podpora, soustředění se na to jednotné metodické vedení je něco, o čem se, myslím si, velice málo mluví, a přitom to je aplikovatelné na všechny oblasti státní správy, a je v tom u nás obrovský deficit. Skvělí lidé existují, ale nejsou systematicky podporováni, jejich zkušenosti nejsou systematicky vytěžovány a replikovány.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Tady vlastně v prvním čtení máme něco, o čem všichni víme, že do dalšího čtení půjde něco úplně přepracovaného, něco jiného.

Všichni víme, že to dobře nedopadne, dokonce to říká i Nejvyšší správní soud, že to nedopadne dobře, a my teď budeme hlasovat o tom, jestli ty obavy Nejvyššího správního soudu bereme vážně a vrátíme to k přepracování, anebo jestli je nevezmeme vážně a dopadne to špatně.

Je to tam zmíněno a popsáno. Asi nemá smysl teď nějak více reagovat na to, co tady proběhlo v debatě kolem desáté jedenácté hodiny dopolední, ale myslím si obecně, kolegyně, kolegové, chápu a je to legitimní obava tu vaši obavu ze změny z toho celkového systémového obrácení stavebního práva, nebo té organizace stavebního práva trochu naruby, ale uvědomme si, že je v tom systému zhruba 13,5 tisíce pracovníků, zaměstnanců, kteří zkrátka já vždycky dám dobré přirovnání, nebo mně se líbí přirovnání katastrálního úřadu, centrálního katastrálního úřadu, který, asi se tady všichni shodneme, že funguje dobře, nemá žádné velké problémy. Zkuste uvažovat i o tom, že stát obcím za tu přenesenou působnost platí peníze. Jsou to zhruba 4 miliardy ročně. Ty platit nebude, zkrátka tyto náklady právě půjdou na provoz, na funkci, existenci toho stavebního úřadu. A ještě někde tam v té debatě, já to teď říkám tak, co si pamatuji z hlavy, zaznělo, že to budou nějaké ohromné náklady na nové sídlo, že se zbuduje nějaké nové sídlo. Tady je potřeba připomenout, že část Ministerstva pro místní rozvoj, která má na starost právě územní plánování a to stavební právo, sídlí tady v Letenské ulici nedaleko Ministerstva financí a třeba tato budova, tento prostor a i tito lidé budou právě základem té zvažované nové instituce. Takže tolik, a opakuji, ne teď jako zpravodaj, ale v obecné rozpravě moje reakce na některé vaše připomínky. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mně to nedá.

Tady těch otázek z úst poslanců napříč poslaneckými kluby padlo tolik, že já si nedovedu představit, že bychom měli teď říct a odbýt to slovy pana zpravodaje, nemá smysl reagovat na to, co tady dopoledne zaznělo. Těch otázek od dopoledne doteď tady padlo tolik, že já si opravdu myslím, že pokud chcete dneska dokončit první čtení, tak teď tady někdo za vládu vystoupí a na ty otázky bude reagovat.

Já jsem chtěl říct něco podobného.